A druhý návrh.

Děkuji za pozornost.

Děkuji a poprosím další přednostní právo, pan předseda Kováčik, poté jsem evidoval přihlášení pana předsedy Bartoška. Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Rád bych obrátil vaši pozornost k problému, který již řadu měsíců a možná několik let trápí nás, občany České republiky, spotřebitele potravin zejména v České republice. Problém, který vyvrcholil rozhodnutím Evropského parlamentu o dvojí kvalitě potravin říkám to hodně zkráceně kterým nás de facto nutí přijmout fakt, že dvojí kvalita potravin pro evropský prostor, evropský trh, bude nadále pokračovat. To opatření, jak víme, nebylo úplně dobré. A já bych rád požádal o podporu zařazení nového bodu.

Děkuji za pozornost. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

Jsme přesvědčeni, že odstraňování ekonomických bariér pro vzájemné hospodářství nebo vzájemný obchod je důležité, takže bych vás chtěl požádat o předřazení tohoto bodu a následně jeho projednání. Odpoledního, první bod odpoledního jednání ve středu, tuto středu. Děkuji.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, příjemný krásný den. Dovolte mi, abych vás požádal o zařazení nového bodu pod názvem Informace ministra životního prostředí k plavebnímu stupni Děčín. Co mě k této žádosti vede. V uplynulých dnech proběhla konference, která se opětovně zabývala snahou o realizaci tohoto plavebního stupně. Pod patronací hejtmana a primátora zazněly velice závažné informace týkající se budoucnosti tohoto stavebního díla, které se nedotýká pouze Ústeckého kraje, ale samozřejmě má další návaznost na za prvé rozvoj vodní dopravy a za druhé rozvoj Pardubického kraje, který počítá ve svém plánovaném rozvoji s budováním tohoto plavebního díla. Bohužel ta informace, která zazněla, postavila celé tyto třicetileté nebo víceleté, dokonce víc než třicet let, snahy vybudovat plavební stupeň Děčín jako marnou snahu. Zdůrazňuji, že tady se více než třicet let bavíme o tom, že my chceme splavnit Labe, z druhé strany hovoříme o tom a teď na této konferenci to zaznělo že životní prostředí nevidí, Ministerstvo životního prostředí nevidí realizaci tohoto plavebního stupně jako reálnou. A toto mě přivedlo k tomu, že bych vás rád požádal, abychom mohli diskutovat nad těmito závažnými věcmi, protože nejde jenom o vyhozené prostředky za ty desítky let do projektů a úvah o realizaci, ale také o to, jestli jsme schopni v České republice se postavit tzv. radikální ochraně životního prostředí. Chci se jenom krátce vyjádřit k tomu, že základním argumentem je směrnice evropské vyhlášky z roku 2000 o vodách, ale ta umožňuje určitou alternativu realizace ochrany životního prostředí formou záměny, výměny objektů. Tady v té zprávě, která zazněla na té konferenci, že toto v České republice již není možné, což jinými slovy evokuje, že Česká republika už nemá zóny, kde by se zvýšená ochrana mohla realizovat. A pro určitou nečinnost a teď bych nechtěl křivdit panu ministrovi životního prostředí, ale právě proto by stálo za to, kdyby se tato debata na půdě ctěné Sněmovny otevřela, stálo by za to vysvětlit, jestli tento projekt, který dlouhodobě a myslím, že tady není nikdo v této Sněmovně, kdo by ho nepodporoval má smysl realizovat, popř. jestli toto striktní stanovisko životního prostředí, jmenovitě Ministerstva životního prostředí, nás bude nutit k tomu, abychom doposud vložené prostředky a investice do této realizace odepsali. Děkuji za pozornost. Děkuji. Ano, jenom upřesnění, míněno tento čtvrtek po písemných interpelacích jako druhý bod, alternativně třetí bod, jestli bude přijat návrh kolegy Faltýnka. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si navrhnout zařadit jeden nový bod a pevně zařadit čtyři jiné body z našeho programu.